Na základě žádosti paní poslankyně Němcové využiji tento čas k tomu, abych přečetl, kteří členové vlády budou odpoledne omluveni z hlediska interpelací, takže vyhovím této žádosti.

Budete odpoledne? Ano, budete odpoledne.